Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení této schůze na 6 minut, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 10. Tento návrh byl zamítnut. Jako další budeme hlasovat návrh, aby tato schůze byla přerušena na 5 minut.

Je to hlasování s pořadovým číslem 11. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 54. Tento návrh byl zamítnut.

Děkuji. Vznášíteli námitku proti navrženému usnesení, musíte vystoupit na mikrofon a vznést námitku. Já bych fakt pana kolegu Sklenáka moc poprosil, aby dával návrhy, které jsou v souladu s nějakým právem v této zemi. Jaké zveřejnění výsledků vyšetřování? Kdyby to bylo zveřejnění ještě OLAFu, tak ten nám možná něco sdělí, ale vyšetřování může skončit buď podáním obžaloby, nebo ukončením a ani jedno se nedozvíme. Takže se netvařme, že to někdo může zveřejnit. To se fakt netvařme! Vzhledem k tomu, že návrh usnesení je přednesen... Prosím, pane předsedo. Pokud chcete dát hlasovat, pane předsedající, dávám námitku proti vašemu postupu, protože Sněmovna nebude vědět, o čem hlasuje. Kdyby pan poslanec Sklenák třeba řekl do uvěznění, tak tam bychom věděli, že si umíme ověřit ten přesný okamžik, ale do zveřejnění, to prostě nepřipadá v úvahu. To je nehlasovatelné a já podávám námitku. A prosím, abyste dodržoval alespoň elementární pravidla a zákony. Teď to neděláte! Opravdu ne. Věřte tomu, že se snažím dobrat ke konci tak, abychom mohli hlasovat o návrhu.

Čas určený pro přestávku vypršel a já vás požádám, poslankyně a poslanci, abyste zaujali místa ve svých lavicích. Požádám pana předsedu Sklenáka, aby upřesnil svůj procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Děkuji za slovo.